Takže to z mé strany asi toto.

Děkuji panu poslanci Adamcovi. Děkuji za slovo, pane předsedající. Členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, budu velice stručný. Já si dovolím vyjádřit podporu novele tohoto zákona, kterou jsem předložil poslaneckému klubu Komunistické strany Čech a Moravy v průběhu celého projednávání, ale máme tam samozřejmě kromě toho, že se posilují prvky bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích, mezi které patří i to, co tady ani předkladatel ani pan zpravodaj nezmínil, a je to věc velice nebezpečná zejména v zimním období, že přichází nová povinnost řidičů, která se týká odstraňování nečistot, námrazy, sněhu a ledu z vozidel. To je velice důležitý moment, který byl dlouhou dobu požadován nejen orgány činnými v trestním řízení, protože byla celá řada případů, kdy došlo skutečně k vážnému ublížení na zdraví a k poměrně složitým nehodám. Já jsem se podílel na několika novelách zákonů o provozu na pozemních komunikacích jako zpravodaj v uplynulých volebních obdobích, a když jsem si pozorně přečetl tuto novelu a četl jsem si důvodovou zprávu, tak bohužel jsem tam nenašel odpovědi. Je tam pro mě velkým problémem to, že se ruší povinnost pro řidiče mít u sebe doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kladu otázku, kdo to vlastně bude kontrolovat a zda tedy vůbec bude nějaká příležitost pro policii online sledovat, zda je skutečně vozidlo provozováno se všemi náležitostmi. Druhý problematický moment, který tam vidím, je, že se ruší centrální registr dopravních nehod na Ministerstvu vnitra. Tam není uvedeno, že by se nahrazoval jiným registrem.

Tam je to pro mě zcela nečitelné a nejasné. Myslím si, že to není nic na závadu tomu, abychom to postoupili do druhého čtení a na základě tohoto abychom dokázali diskutovat ve výborech, zejména v garančním, o obsahu těchto problémů, které budou, předpokládám, zcela určitě vysvětleny nebo dojde k mírným úpravám, které by tento problém vyřešily. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Šidlovi. Prosím, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já doporučuji za nás propustit tento zákon do druhého čtení. Mám pocit, že úředníci se s tím vypořádali velice rychle. Samozřejmě to, co se odehrává v Praze, tak se neodehrává v jiných městech. Prostě turistický atak na centrum Prahy je obrovský a já si myslím, že by se tam někde měly minimálně ocitnout kompetence radnice omezit nebo nějakým způsobem určovat, kudy segwaye budou moci jezdit, po kterých trasách a v jakém režimu. Tady to naráží skutečně na to jednak jsou slušní provozovatelé, a byl jsem poučen, že to vozítko stojí údajně neuvěřitelných 250 tisíc korun, to je prostě obrovská investice.

Takže já si nejsem jistý, že zrovna to řešení, které tam je navrhováno, je elegantní. Nechci nikomu nic zakazovat, ale na druhou stranu, když už se do toho ministerstvo pustilo, tak by se měl hledat jiný kompromis.

Vím, že se to v tuto chvíli týká spíše jen Prahy a spíš jenom centra, nicméně na té druhé straně jsou zranění lidé.

Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já si dovolím vznést procedurální návrh, abychom dnes doprojednali dva body, které svítí na tabuli.

Chápu to, pane předsedo, že jménem dvou poslaneckých klubů meritorně i procedurálně dnes chcete hlasovat až do projednání bodu 41. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, cítím povinnost se vyjádřit k těm věcem, které tu byly zmíněny.

Pane ministře, já se velmi omlouvám, chápu, že je pokročilá hodina, ale prosím některé, zejména známé rušiče, nebudeme si ukazovat, aby se ztišili.